Abyste tady exhibovali. Proto já nechodím na písemné interpelace. Ani nebudu chodit.

Totální nesmysl, ne?

A prosadíme ho! Tam mám pracovat. Já se snažím vám odpovídat. Ale vy dobře víte, že ty písemné interpelace jsou nesmysl. Měli byste to zrušit a radši projednávejte ty zákony. Protože to je vlastně...

Dobré odpoledne.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, jednoduché a jasné otázky ohledně systému dálničních známek. Bude systém uchovávat jakékoliv informace o průjezdech? Pokud taková data budou uchovávána, na základě jakého právního předpisu?

A nejdůležitější otázka. Vyvodíte odpovědnost z toho, že vaše ministerstvo a Státní fond dopravní infrastruktury kompromitují bezpečnostní složky tohoto státu tím, že na ně svádějí vlastní neschopnost, či dokonce korupci, které se dopustily při zadávání této zakázky? Tak děkuji. Poprosím pana vicepremiéra o odpověď. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Děkuji za dotaz.

A okamžitě poté, co jsme zjistili, že to tak je, tak jsme činili. To nebyla zakázka Ministerstva dopravy.

A i proto jsme to rozporovali celé. To znamená ten základní systém, následně příslušenství.

Takže to je podstatou toho, co oni si dali do svých požadavků.

To znamená, tady můžou být všichni naprosto klidní.

A i zaznamenávání průjezdů tam prostě nikde není zákonem zpřístupněno. To znamená, můžete vystavit pokutu u těch hříšníků.

A další otázka.

Nebude ani náměstkem odborným.

Je to obecně.